Takže toto je návrh procedury.

Někdo kroutí hlavou.

Teď tady padl nějaký návrh, tak upřesněte váš návrh.

Jestli jsme všichni rozuměli, můžeme hlasovat o proceduře? Shoda. Kdo je pro proceduru, kterou tady přednesl pan zpravodaj? Kdo je proti?

Je to zjednodušení přiznání příspěvku a nové žádání.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji. Je to návrh paní poslankyně Válkové.

Paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Paní ministryně?

Návrh byl přijat.

Paní ministryně?

Návrh byl přijat.

Paní ministryně?

Návrh byl zamítnut.

Nepočítat do daňového základu a DPH neuhrazené pohledávky, jestli správně interpretuji hlavní myšlenku.